Já mohu říct, není to tak dávno, když se podívám, bývalá ministryně školství paní kolegyně Valachová vlastně rezignovala na svůj mandát jenom na základě toho, že jeden z činitelů ve sportu navštívil její náměstkyni. Říkám to správně? Tohle je hrubé porušení povinností předsedy agentury? Ale dokud je to na ministerstvu, tak ano, toto můžeme vnímat. Což vidím tady, že předseda Národní sportovní agentury by byl tímto úplně nepostižen.

Z mého pohledu se vlastně předsedou Národní sportovní agentury stane takový sportovní diktátor v naší zemi, který bude neomezený ve svém působení. Zejména také to, že si jmenuje dva své místopředsedy, aniž by vůbec nějaké výběrové řízení probíhalo, aniž by zohledňoval jakékoliv další standardní postupy.

Nechci předjímat, asi je tady jediný poslanec, který má ambice na to býti předsedou Národní sportovní agentury, ale varoval bych před tím, aby poslanec nebo senátor byl vyjmut ze střetu zájmů právě v tomhle. Asi ačkoliv si pana předkladatele dost vážím, tak rozhodně bych protestoval proti tomu, aby byl poslanec předsedou Národní sportovní agentury, aby byl v tomto jasném střetu zájmů. Takže mluvím obecně a hodně se zabývám i tím, jak může být toto zneužito.

A zde bych zase upozornil, je to naprosto nestandardní řešení, kdy nic podobného nemáme. Když už, tak aby dozorový orgán byl jmenován Poslaneckou sněmovnou, ale ne aby to bylo přímo pět poslanců opět vyjmutých ze zákona o střetu zájmů. Takže myslím, že tam je, že pokud poslanec vykonává někde dozorovou činnost, tak za tuto činnost nebere odměnu. V tomto případě by to tak bylo. Co beru jako pozitivum tohoto návrhu, je rejstřík a snaha o digitalizaci. Už nyní by měl být rozběhlý, už by měl fungovat půl roku. Už půl roku bychom měli vědět a měli bychom být digitalizováni a měli bychom mít představu o tom, jaká máme sportoviště, jaké máme kluby, kdo je tam trenérem, kolik členů tam sportuje. To už by mělo fungovat nyní. Nicméně jsem rád tomu, že pokud Národní sportovní agentura projde, že si toto vzalo za své, právě díky digitalizaci může být snadnější a jednodušší přidělování dotací pro sport. Protože už přesně víme, kdo kde sportuje, kdo si kde zaslouží větší, nebo dotaci vůbec na činnost. Víme, máme přehled o tom, kde jsou potřeba vůbec nová sportoviště.

Ale v návrhu vidím tak moc problémů, že je snad nebude možné ani řešit v druhém čtení.

Aby byly odstraněny veškeré nestandardnosti jak v řízení, tak v kontrole agentury. A jako zásadní bod, aby bylo přepracováno to, že Národní sportovní agentura bude ústředním orgánem státní správy. Nejlépe, pokud by zůstala na úrovni v gesci ministerstva. Nebo pokud nemá být v gesci ministerstva, aby zůstala na úrovni vlády. Aby vláda měla odpovědnost za tuto agenturu a my jako kontrolní orgán, který má hlídat vládu, abychom mohli kontrolovat i vládu, že má politiku v oblasti sportu a tuto politiku naplňuje. Já také děkuji. Dovolím si podotknout, že v prvém čtení podrobná rozprava není, takže registruji váš návrh na vrácení k dopracování, protože podrobná rozprava není v prvém čtení. A nyní prosím, jsou tady dvě faktické poznámky, takže jako první pan poslanec Adamec, poté pan poslanec Nacher. Děkuji, vážený pane předsedající.

Musím říct, že města dneska jsou hlavním garantem financování sportu jako takového a kraje samozřejmě přispívají také, abych byl spravedlivý. Ale proč jsem vystoupil se svou faktickou poznámkou?

Myslím si, že cesta do pekel je dlážděna samými dobrými úmysly, a tento návrh zákona mně tak trochu připadá...

Skutečně si vůbec nemyslím, že jsme schopni tento návrh zákona opravit ve druhém čtení, dát takové kvalitní pozměňující návrhy, aby ten zákon měl smysl. Já si myslím, že takhle to nejde. Že všichni cítíme, že je potřeba s tím financováním něco udělat, ale tato cesta touto formou mně připadá opravdu velmi podivná.

Děkuji za pozornost. Děkuji za slovo.